Nyní faktická poznámka poslance Králíčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pane Svobodo, prostřednictvím paní předsedající, vaše rady si nechte pro váš klub, my si budeme dělat to, co my budete chtít. To za prvé. Za druhé, my nebudeme Sněmovnu blokovat, když vy budete schopni se s námi domlouvat. A za třetí, jak dlouho se ještě chcete vymlouvat, že jsme my něco neprosadili? Vládnete přes půl roku, tak se srovnejte. Nyní faktická poznámka pana předsedy Výborného. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že to, že se tady domlouváme na nějakém efektivním fungování Sněmovny, jste možná, pane kolego, také zaznamenal. Paní předsedkyně tady přikyvuje, je tomu tak.

My vám to nevyčítáme, samozřejmě taky víme, že jste nemohli všechno stihnout. My se to snažíme dohnat a myslím, že pokud budeme postupovat tak jako tento týden, tak to skutečně zvládneme. A je zbytečné tady takhle vykřikovat, to opravdu ničemu nepomůže.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Jenom krátce okomentuji svůj pozměňovací návrh k tomuto tisku, který, jak již uvedl pan zpravodaj, prošel volebním výborem, a za to děkuji. Současně bych ráda i pro vás ostatní, kteří členy výboru nejste, shrnula, čeho se tento návrh týká.

Především posiluje kontrolní mechanismy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která tak bude moci lépe dohlížet na dodržování akčních plánů. Ty jsou totiž novou povinností vyplývající z návrhu zákona a budou připravovány ve spolupráci s organizacemi, které sluchově postižené zastupují. Dále navrhuji, aby k členění akčních plánů docházelo po letech. Bude tak snazší sledovat postup a vyhodnocená zjištění reflektovat v následném akčním plánu a další rok. Součástí návrhu je také závazek v posledním roce prvního akčního plánu pro zkrácené období zpřístupnit osobám se sluchovým postižením minimálně 30 % pořadů počítaných z vysílacího času.

Během tohoto období dojde také k doplnění přehledu zpřístupněných pořadů do výkazu.

To považuji za nedůstojné a nepřípustné. Můj pozměňovací návrh také provádí některé nezbytné úpravy přechodných ustanovení zákona, která se musela aktualizovat vzhledem k tomu, že původně byl tisk připravován už pro minulé volební období. Děkuji za pozornost. Nyní tedy již avizovaný pan ministr, který je taktéž přihlášený v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jedním z témat, které fakticky bezprostředně po nástupu do funkce ministra kultury jsem musel začít řešit a stále řeším, je téma filmových pobídek.